Navrhujeme tuto změnu schváleného pořadu 13. schůze. Blok smluv druhé a první čtení zařadit na dnes, to znamená úterý 12. června, od 18. hodin s tím, že bod 53 schváleného pořadu, sněmovní tisk 52, smlouva ČR Kosovo o dvojím zdanění, druhé čtení, bude zařazen na konec tohoto bloku. A nyní tedy poprosím, kdo se hlásí k pořadu schůze. S přednostním právem pro tuto chvíli... Pan poslanec Bartoš se hlásil ještě před zahájením schůze. Poté paní poslankyně Adamová Pekarová, poté pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Chvojka. A ještě jednou poprosím o klid! Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo. Já jsem chtěl navrhnout za pirátskou stranu zařazení nového bodu. Nevím, jestli jste zaznamenali informace, které prošly dnes tiskem, ale Česká republika je dlouhodobě pod drobnohledem čerpání dotací EU zejména v oblasti zemědělství. A nyní se tedy pracuje i s informací, kde jde výtka směrem nejen k bývalé vládě, ale k čerpání dotací v oblasti zemědělství, které byly určeny pro jiné firmy, které byly určeny pro malé podnikatele v zemědělství a České republice. Takže my navrhujeme i v rámci těchto nových informací, které se objevují nejen v tisku, abychom zařadili jako první bod zítřejšího jednání Sněmovny, tedy na devátou hodinu, bod, který bychom nazvali Informace Ministerstva zemědělství o hrozící pokutě 7,5 mld. korun kvůli chybám při rozdělování zemědělských dotací.

V médiích už se dneska vyjadřoval bývalý ministr zemědělství. Nicméně toto padá na současnou nebo resp. budoucí vládu a my bychom chtěli slyšet od ministerstva, jakým způsobem k tomuto problému přistoupí. Nyní poprosím paní poslankyni Adamovou Pekarovou. Pro úplnost dodávám, že vystupuje v rámci přednostních práv v nepřítomnosti pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu.

Je z nich patrné, že nejenom že jsou podmínky a následně rozhodování o přidělení dotací poměrně netransparentní, ale také že podpora, kterou mají čerpat malí a střední podnikatelé, pro které je zejména určena, míří ze 70 % k naopak k těm velkým. Proto vám navrhnu usnesení a dovolím si vás s ním seznámit již při návrhu bodu, abyste věděli, o čem chceme v tomto bodu jednat. Myslím si, že to nemusí být žádný dlouhý bod, žádné zdržení našeho dalšího jednání, protože je to zcela nekonfliktní usnesení, kterým žádáme ministra o vysvětlení a následně o předložení Poslanecké sněmovně do konce září tohoto roku kompletní seznam příjemců finanční podpory z operačního programu Podpora rozvoje venkova, a to od roku 2014, a to konkrétně ještě s rozdělením dle velikosti podniků na tzv. SME a ostatní. Za třetí bychom žádali, aby Ministerstvo zemědělství předložilo Poslanecké sněmovně opět do konce září tohoto roku seznam opatření, která povedou k transparentnímu rozdělování finanční podpory určené především malým a středním podnikům v zemědělské výrobě. A jako čtvrtý bod bychom se usnesli na tom, pokud budete samozřejmě souhlasit, že trváme na tom, aby Ministerstvo zemědělství bezodkladně zajistilo transparentní přidělování dotační podpory určené především malým a středním zemědělcům tak, aby nedocházelo k čerpání velkými agropotravinářskými komplexy.

Tudíž nemyslím si, že se jedná o nějaký konfliktní bod. Nicméně ty informace, které se objevily nejenom v médiích, ale právě i ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, jsou natolik závažné, že by se jimi Sněmovna měla zabývat, že by měla požadovat vysvětlení a nápravu, návrh řešení a že bychom měli mít zájem na tom v této věci se mít možnost i vyjádřit. Navrhuji, abychom zařadili tento bod buď jako první na dnešní den jednání, anebo pokud tento návrh neuspěje, tak jako první bod zítra, ve středu. Usnesení už jsem vám dopředu zmínila, takže víte, o čem případně bychom hlasovali. Nicméně si myslím, že by Poslanecká sněmovna neměla nechat tyto závažné informace bez povšimnutí a měla se jim věnovat.